Je pravda, že v jednu chvíli byla ropa na nižších úrovních, bylo to skutečně krátce.

Ale to, co je podstatné, je třeba říci i to, že v dané chvíli Správa hmotných rezerv jede v naprosto mimořádném režimu, investujeme další miliardy korun do ochranných pomůcek.

Ano, děkuji, pane předsedající. Já jsem se zaujetím pana ministra poslouchal, protože zásoby ropy jsme řešili několikrát na hospodářském výboru, a to vždy, když projednáváme buď rozpočet, nebo vyhodnocení rozpočtu právě Správy státních hmotných rezerv vždycky na každý kalendářní rok. Já musím říct, že mám na to opačný názor než vy, pane ministře.

Pan ministr.

Dneska tu ropu nepotřebujeme, ty tři dny v tom nehrají žádnou roli, máme to takto celou dobu. Nezpochybňuji těch 90 dní, pravda to je, ale pokud to není nezbytně nutné, a víme, že to budeme přepočítávat v lednu, proč se dneska hnát do toho, že to nezbytně nutně musíme pořídit. Děkuji. Děkuji za slovo.

Notabene je tady ještě další věc.

Děkuji za slovo.

Protože pokud je nějakým způsobem těch 90 dní nastaveno, vychází to z mezinárodních závazků, ale vychází to i z doporučení, která jsou celosvětově v rámci energetické agentury nastavena, a zároveň jsou nějaké koncepční materiály České republiky, které hovoří o tom, jakým způsobem se Česká republika připravuje na krize. A jistě dobře víte, že plánování a příprava na krize musí probíhat tak, že se vždy počítá s tím nejhorším scénářem.

Děkuji za pozornost. Pane ministře, než vám dám slovo, tak ještě faktická poznámka pana poslance Leo Luzara.

To je základní rozpor a základní údaj. Proto je jeho argumentace absolutně lichá. Děkuji.